A jako první bod dnešního jednání navrhuji usnesení Poslanecké sněmovny, kterým požádáme premiéra České republiky o odvolání ministra zdravotnictví.

Vy jste schválili pandemický zákon a pan ministr zdravotnictví přišel do své funkce a první nebo druhý den ve funkci vám plivl do ksichtu. Všem, kteří jste schválili pandemický zákon, ministr zdravotnictví první nebo druhý den po svém nástupu plivl do ksichtu, že neudělat nic jiného, vysmál se vám za vaše politické i odborné názory, vysmál se vám za to, jak jste hlasovali, a udělal z vás v očích národa zbytečné hlupáky, protože vy si tady můžete odsouhlasit, jakýkoliv zákon chcete, ale přijde si ministr, který opakovaně schvaloval okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy, tedy bezcharakterní bahno společnosti, a naplive vám do tváře, protože vám řekne, že vámi schválené zákony nebude respektovat. Toto navrhuji jako první bod jednání na této schůzi.

Děkuji. Děkuji.

Pane poslanče, prosím, máte slovo.

Vážená paní ministryně, vážení pánové ministři, paní kolegyně, páni kolegové, dovolte mi, abych vás požádal o zařazení jednoho nového bodu, bude to poměrně rychlé a v podstatě je to něco podobného, co říkal pan poslanec Feri, akorát si dovolím ho trošku upozornit, že když už tady je u toho řečnického pultu, že by mohl také říkat pravdu.

Můžete si to dohledat ve stenoprotokolech.

Bylo toto komické, že 12. dubna před 60 lety se první člověk dostal do vesmíru, a my už konečně můžeme cestovat z okresu do okresu.

Jde o to, aby vláda zde před Poslaneckou sněmovnou řekla občanům České republiky, jak si představuje rozvolňování. Mnozí občané spoléhali na to, že skončí nouzový stav a že bude republika uvedena do nějakého řekněme normálu, i když normální člověk nemohl očekávat, že to bude úplně přesné, v plném rozsahu, jako to bylo před rokem před vypuknutím pandemie.

To je v podstatě k nežití a já věřím tomu, že občané si zaslouží informaci o tom, jak si to nová vláda nebo jak si to vláda s novým ministrem zdravotnictví představuje do budoucna a co nás má očekávat.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedo.

Steel jsem také interpelovala premiéra i pana ministra, bohužel na interpelacích nebyli, a tudíž neznám jejich případné kroky, které věřím, že v tomto případě a v této souvislosti podnikají. Prosím proto všechny poslance napříč politickým spektrem, zejména 21 poslanců z Moravskoslezského kraje, o podporu a zařazení tohoto bodu. Děkuji. Děkuji.

Ano, děkuji.

Dobrý den, vážená Sněmovno. Já bych chtěla navrhnout nový bod na pořadu schůze, a to informace vlády o otevření všech škol, a to z důvodu: za prvé, když jsem tento navrhovala na minulé schůzi Sněmovny, tak nebyl dokončen, nebylo přijato žádné usnesení a v podstatě se nemohli ani vyjádřit všichni řečníci.